Dneska jsme svědky toho, že Ministerstvo financí řídí finanční toky během fiskálního roku a zároveň samo sebe kontroluje a předkládá státní závěrečný účet.

Ten je zcela nezávislý, byť v Kanadě ho volí Sněmovna.

Takhle pak by asi nebyla taková překvapení, že přijde na Ministerstvo financí Nejvyšší kontrolní úřad a řekne, že si tam někteří úředníci pletou 80 milionů s 80 miliardami.

Takže já nevím, jak prostě už ti lidé, kteří jsou zaběhlí ve svých kolejích... A schvalování státního závěrečného účtu ve Sněmovně už mně potom připomíná nějaké pokusy na oživování mrtvého.

Pan ministr, to není jeho předklad, my jsme ho projednávali ještě za éry ministra financí Babiše.

Děkuji za pozornost.

Nikoho nevidím a obecnou rozpravu končím.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vážený pane předsedající, já bych se také chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden ve sněmovním dokumentu 6534. Děkuji a ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Jinou písemnou přihlášku nemám. Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat po druhém čtení, a proto končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministru financí Ivanu Pilnému, děkuji zpravodajům a končím bod číslo 9.